Paní senátorko, prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, senátní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony, řeší hlavně navýšení příspěvku na péči pro těžce zdravotně postižené občany jak do 18 let věku, tak nad 18 let věku v tom nejvyšším stupni závislosti, stupni IV, což je úplná závislost. Jedná se o navýšení příspěvku u občanů, kteří se nacházejí dlouhodobě v nepříznivém zdravotním stavu a nejsou schopni zvládat základní životní potřeby a vyžadují každodenní pomoc, dohled a péči jiné fyzické osoby. Jedná se o postižené děti, které žijí v domácím prostředí, nemocné občany, kteří jsou upoutáni na lůžko, ale také o občany umírající, kteří chtějí důstojně Opravdu prosím o důstojné prostředí a vyslechněme si paní senátorku!